Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Ne, já musím reagovat. Pane ministře, já jsem za svoji profesní kariéru opravdu organizoval a dělal stovky výběrových řízení a vybíral stovky lidí do různých pozic.

To si myslím, že je trochu nesrovnatelné. Ale já chci na této interpelaci doložit, že to bylo opravdu spíš vytváření mlhy, protože ve finále si stejně generální ředitel vybral sám, a měl si vybrat sám od začátku. Má na to personální oddělení, má na to veškeré kapacity. Mohl si tuto záležitost udělat sám. Všichni se tam znají.

Nebo to opravdu bylo potřeba, aby to tak vypadalo, když jsou to kdysi spolupracovníci ze CE Woodu, že to tak vlastně nebylo, že to je absolutně objektivní? Plně odpovědný.

Ne, tak to nikdy nebylo a není a nebude.

Žádný alibismus tady nikdy nebyl a nikdy nebude. To si vyprošuji, s dovolením.

Urážíte tady tímto způsobem.

Děkuji panu ministrovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Bendl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Vy říkáte, pane ministře prostřednictvím pana předsedajícího, že nikoliv, ale tady mi píšete, že ano, že rozhodoval. Tak si v tom prosím vás udělejte jasno.

Není nikdo takový. Pokud se nikdo nehlásí, tady rozpravu končím a táži se pana poslance Bendla, jaké navrhuje usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče. Já si myslím, že s takovýmto postupem ministra nemůžeme souhlasit, a nemůže to pro nás být relevantní odpověď, a proto navrhuji nesouhlas s touto odpovědí.

Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 34. Pro 35, proti 45. Návrh nebyl přijat. Děkuji a konstatuji, že jsme pro dnešní den ukončili projednávání odpovědí na písemné interpelace poslanců. Já nyní do 11. hodiny přerušuji jednání Poslanecké sněmovny a v 11 hodin budeme pokračovat dalšími body.